Chápu, že je to strašně těžké plánovat, nikdo neví, jak se pandemie bude vyvíjet, to je jasné.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající. To prostě vycházíte ze zdrojů, které jsou, tak to prostě je.

Tady nedošlo k tomu, že by se nakupovalo nějaké velké množství očkovacích látek, byť by to bylo nutné.

Uvědomme si, že nejenom Česká republika, ale i jiné země měly představu zavést povinné očkování.

Kdyby se tehdy ta smlouva nepodepsala, neměli bychom očkovací látku, nemohli jsme očkovat, to si uvědomme.

Chci říct, že se poučila nejenom Česká republika, ale celá Evropská unie, zase za našeho předsednictví, v tom, že centrální nákupy zvlášť drahých prostředků výrazně snižují náklady na jednotlivý lék.

Já vám děkuji, pane ministře.

Pane ministře, opakovaně jsme se vás ptali v době, kdy začal problém, na otázku léků.

Zdravotní pojišťovny si to z podstaty úplně hlídat nechtějí, protože když budou čekací doby velmi krátké, tak se dá odvodit častější vykazování výkonů, a tím pádem i větší výdaje zdravotních pojišťoven.

U lékařských pohotovostí jsem zavnímal, že jste vešel v kontakt s jednotlivými hejtmany a tam se také něco děje, čili chtěl bych vědět ten stav.

Děkuji za respektování času. Děkuji, pane předsedající. Já, pane poslanče, kdyby to byly tři interpelace, stihnu odpovědět. Teď to nestihnu, ale zkusím.

Byla nastavena efektivní spolupráce.

To jsem tady několikrát říkal, nemá smysl to opakovat.

Naváže na ty další dvě, které jsme již přijali.

Je potřeba výrobcům v tomto směru těm, kteří se chovají korektně a solidně poděkovat.

Tady ta diskuse se dotáhla do situace, že se domnívám, že mohu říct, že pojišťovny s tím souhlasí. Je to návrh, který vyšel od krajů. Chtěl bych zdůraznit, že ani v této Poslanecké sněmovně se nedomnívám, že si poslanci, kteří nejsou lékaři, uvědomují, jak velký je rozdíl mezi urgentním příjmem v nemocnicích a lékařskou pohotovostní službou. Jsem si jistý, že laik nedokáže posoudit, kdy má jít na lékařskou pohotovostní službu a kdy na urgentní příjem.

Ostatní věci byly prodiskutovány s odbornými společnosti, s kraji, s pojišťovnami. Na základě toho budu předkládat novelu zákona v příštím roce do Poslanecké sněmovny.